Tak, dobře, děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova.

Dobře, omlouvám se tedy, předsedo. Znovu jsme slyšeli návrh...

Já respektuji to, že jsem udělal chybu. Je to moje chyba. Nezbývá mi nic jiného než přerušit jednání před hlasováním. Uznávám svoji chybu. V tom má kolega Stanjura pravdu. Skončil jsem rozpravu. Bude nám zbývat pouze hlasování o tom, jestli zamítneme, prodloužíme lhůtu atd.

Prosím o prominutí. A nyní žádám zástupce předkladatelů, aby to ukončil svým závěrečným slovem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předpokládám, že jsem spíše předposlední než poslední, tak doufám, že kolegyně a kolegové ještě krátký závěr a závěrečné slovo vydrží. Já jsem zaznamenal zejména z projevu kolegy Valenty výtku, že jsem možná v úvodním slově nebyl dostatečně důrazný, ale upozorňoval jsem na to, že se obšírněji vyjádřím až v závěru v souvislosti s proběhlou debatou. Je pravda, že celá řada argumentů tady potom v rozpravě zazněla. Dovolte mi na některé informace, které zazněly v proběhlé rozpravě, reagovat, popřípadě reagovat i na některé další dokumenty, které se mi v souvislosti s tímto návrhem dostaly do rukou. Doufal jsem v klidnou debatu a musím říci, že navzdory tomu, že jsme si asi třikrát nebo čtyřikrát sáhli na samé dno demagogie, byla ta rozprava skutečně vcelku věcná. Jedním z hlavních oponentů našeho návrhu byl pan kolega Babiš. Já jsem si udělal pár poznámek k jeho vystoupení. Ta první připomínka byla, že tradiční strany chrání zvířata před volbami.

Koneckonců to asi ukazuje na to, že politika tohoto hnutí má k lidem, k Čechům, nějakým způsobem nadčasově blízko.

Welfare opravdu není klíčovým důvodem podání této novely. Já jsem o tom ve svém úvodu mluvil.

Musím zmínit jednu důležitou věc, která se tradičně jako folklor objevuje ve všech projevech oponentů našeho zákona, a to je činnost aktivistů v minulosti na některých farmách. Neustále se vrací jakýsi argument o útocích, o ničení majetku na farmách. Dámy a pánové, dostali jsme dopis od chovatelů zvířat, kteří nás upozorňují, že jsme možná podlehli lobbistickým aktivitám veganských organizací. Máte pocit, dámy a pánové, že příslušníci lobbistických veganských organizací, lidé, kteří nejedí ani vajíčka, ani mléčné produkty, aby nevykořisťovali zvířata, přijdou na kožešinovou farmu a postříkají zvířata syntetickými látkami, aby ohrozili jejich život? Já si myslím, že v žádném případě.

Nelegální chovy. Dámy a pánové, nemám nic proti Mongolsku, ale uvedu ho jako příklad. Nejsme v Mongolsku. Máme nějakou hustotu osídlení v České republice a představa, že někde vznikne nelegální chov a nikdo si ho nevšimne a ten chov bude v ilegalitě někde prosperovat, nikdo nezaznamená zápach, nikdo nezaznamená přesuny aut, nikdo nezaznamená kožkování, je naprosto iluzorní. Děkuji panu kolegovi Dolejšovi za návrh, aby garančním výborem byl výbor pro životní prostředí.

Tolik zhruba k proběhlé rozpravě. Já jsem zaznamenal připomínky pana ministra zemědělství k našemu návrhu včetně ne úplně konformnímu způsobu možného odškodnění chovatelů. Avizuji, že máme připravený komplexní pozměňující návrh, který řeší případné finanční transfery jiným způsobem. Předpokládám, že by se do budoucna v resortu mohly nějaké prostředky najít. V krátkosti k dopisům, které jsme obdrželi, či k vyjádřením chovatelů kožešinových zvířat.